Já vám také děkuji, pane senátore.

Do rozpravy eviduji dvě přihlášky, první pan poslanec Brož, po něm pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Jsem trošičku překvapen, že za některé ty věci předkladatel zákona trošičku víc nebojoval, protože jsou docela významné. Teď pominu povinnost obcí podílet se na tom plánu, to opravdu, byť jsme tady o tom hodně diskutovali, debatovali tak dobře.

Takže to jenom za mě takový druhý pohled na ty pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji a poprosím, aby nyní vystoupil pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo a nebudu mít dlouhý projev, ale jestli si vzpomínáte, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jsem v této věci dvakrát vystupoval ve druhém i ve třetím čtení, a já jsem vám to říkal, že to není dobré a že ten soud asi nebude úplně v pořádku podle platného právního řádu České republiky. No a co se stalo? Senát vám to vrátil.

Toť to ustanovení.

On nemůže vystupovat jako subjekt v právních vztazích, neboť on je jakýmsi orgánem Národní sportovní agentury.

A tady je ten spor, neboť pokud má být Národní rozhodčí soud pro sport orgánem Národní sportovní agentury, lze si těžko představit, že bude jednat nezávisle, pak je součástí moci výkonné.

V neposlední řadě uvedené znamená, že vybraní rozhodci nejsou rozhodci Národního rozhodčího soudu pro sport, ale zcela samostatnými ad hoc subjekty, to znamená ad hoc rozhodci, vykonávajícími rozhodovací činnost vlastním jménem a na vlastní účet.

Protože my máme poměrně bohatou judikaturu já to tipnu, myslím, že z první dekády tohoto tisíciletí, protože se ve velkém řešily různé rozhodčí doložky, soukromé rozhodčí doložky, které si dávali různí půjčovatelé peněz, ale i také takové instituce, jako byly velké pojišťovny, kde se snažily nějakým způsobem odklonit svoji agendu od řádných soudů.